Takto jsme již informovali kolegy z Ministerstva financí.

Děkuji panu ministru Chovancovi za jeho odpověď. Nyní s přednostním právem pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuju, pane předsedající. Dobrý podvečer nebo dobré odpoledne, dámy a pánové. Několikrát tady v poslední hodině nebo hodinách zazněla obava, jak to tedy bude se životním prostředím a s jeho financováním v příštím rozpočtu.

Tedy o 6 mld. korun jsme přišli za rok 2013, vrátili jsme je do Bruselu, a mohly skončit v projektech do životního prostředí. Přišel jsem na ministerstvo na konci ledna letošního roku a čelil jsem aktuální hrozbě, že i za letošní rok budeme vracet přibližně 11 mld. korun z operačního programu Životní prostředí. Nechci teď předesílat, protože ještě děláme nějaké poslední cifry, ale troufám si už teď říct, že tuto částku jsme naprosto dramaticky snížili, nechci ještě říkat to číslo, ale bude myslím překvapivé, na konci tohoto roku.